Ale co čl. 53 ústavy, že každý poslanec má právo interpelovat člena vlády? Co § 111 jednacího řádu, že každý poslanec má právo interpelovat, a interpelace jsou vždy ve čtvrtek přesně v daný čas a danou hodinu a má to pravidla? Mimochodem, proč tady argumentuje pan ministr Jurečka tou úžasnou účastí?

A zařazení?

Děkuji a nyní vystoupí pan poslanec Patrik Nacher. Prosím, máte slovo. Vážená paní ministryně... Ministryně, pardon, vážená paní místopředsedkyně, pane ministře, já bych měl v duchu aktualit návrh na zařazení bodu na dnešek a je to opravdu aktuální, já to vysvětlím je to blížící se konec dodavatelů poslední instance, což vychází na příští týden.

Ti lidé se ptají, je to klíčové, někteří nereagují, je to aktuální téma. A já bych byl rád, abychom my tady zařadili bod, který bych nazval Informace ministra průmyslu o konci dodavatelů poslední instance, a to z toho důvodu, že v momentě, kdy ta půlroční doba proběhne, dochází k neoprávněnému odběru energie. To znamená, ti lidé budou neoprávněně odebírat energii, budou dostávat pokuty a pak je možná odpojí.

Takže já myslím, že jsou to aktuální věci to není téma, které by sem člověk prsknul jen tak.

Já mám tady celou tabulku a já to poctivě komunikuju dnes a denně na Twitteru, na Facebooku, všude, aby byli ti lidé v rámci ochrany spotřebitele informováni.

Já si myslím, že jak občané, tak i tady

Takže ten blížící se konec škrtáme. Děkuji.

Máte slovo, pane poslanče. Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený člene vlády, já vás tímto velmi pokorně žádám o podporu předřazení tisku 66.

Žádám zařazení jako druhý bod dnešního jednání před již pevně zařazené body, to znamená za kolegu Vondráčka teď aktuálně.

Pokud bych vám mohl uvést nějaké příklady, tak se jedná například o to, když si koupíte v obchodě mobilní telefon, jako soukromá osoba máte k dispozici dvouletou záruční lhůtu... A děkuji za zapnutí času. Ovšem podnikáteli jako OSVČ a tento telefon si pořídíte úplně stejný také, běží vám maximálně roční lhůta, kterou obecně dodavatelé poskytují, a vlastně ani poskytovat nemusí, za což je můžeme chválit.